Po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

A nakonec mám pocit, že hora porodila myš. Několik málo zajímavostí nás přece jenom vede k tomu, že se nad celým průběhem projednávání tohoto návrhu včetně hlasování o pozměňovacích návrzích... Mě třeba osobně a vás mnohé, kolegyně a kolegové třeba i z ostatních stran, zaujalo, zejména ty z vás, kteří jste návrhy projednávali na výboru, že pozměňovací návrhy, které vycházely z dílny poslance sociální demokracie a které ve výboru poslanci sociální demokracie podpořili, tak zde v Poslanecké sněmovně se potom postavili k návrhům odmítavě.

A teď nemyslím nezávislí jakoby politicky, ale máme být nezávislí na tom, že nemáme sloužit nikomu jinému než občanovi.

Mámli jinou moc, například velmi silnou moc ekonomickou, mám zajisté jinačí startovací čáru oproti ostatním stranám, hnutím, případně jednotlivcům, kteří veřejnou službu vykonávají. Potěšilo nás na druhé straně, že veřejné zakázky nemůže dostat firma, kde je větší než čtvrtinové vlastnictví onoho politika. Trošku nás zaskočilo, a tady by se měl možná pan předseda vlády zamyslet nad tím, jak vláda sama posuzovala pozměňovací návrhy, ministr, který to zde předkládal u mnoha návrhů, i které vyšly přímo z dílny sociální demokracie nebo z vládních lavic, nevěděl, protože neutrální postoj znamená, že nevím, jestli mám být pro, nebo proti.

Nicméně výsledek je takový, že z toho vyšel zákon, který je o něco lepší než řešení dosavadní. Například pozitivum je, že patnáctidenní lhůta pro podání prohlášení už není jakousi dobrovolnou záležitostí, ale příslušný orgán má právo a povinnost téměř vyzvat toho, kdo lhůtu nedodrží, aby urychleně prohlášení dodal. To jsou věci, které jsou určitým pokrokem. Nicméně prošel úřad. Je to další úřad, řádově stomilionový úřad, který daňový poplatník bude muset platit, přičemž samozřejmě je tady možnost jiná, daleko levnější, ta nebyla vyslyšena. Prošel úřad v řadě dalších úřadů, které jsou řádově s náklady kolem stamilionů korun. Jsou určitě také zatěžující. Jsem docela zaražen, že ty strany, které tvrdí, že se chovají velmi ekonomicky a úsporně, úřad podpořily. Výsledek je tak trošičku rozpačitý. Tak trošičku bezzubý. Hlavně že máme ten úřad. Ale je tak rozpačitý a tak bezzubý, že osobně jsem přesvědčen, že jej s klidným svědomím můžou podpořit i kolegyně a kolegové z hnutí ANO. Ale víte co? I malý pokrok je pokrokem. Pro nás, pro komunistický klub, nakonec pozitiva, která jsou, převážila. Celý klub jednotným hlasováním v závěrečném hlasování podpoří onen návrh zákona.

Že chceme, aby věci byly jasnější, aby politika byla nezávislejší. Aby politik byl nezávislejší při dodržení základních občanských práv. Nechci se dotýkat otázky vlastnických práv nebo práva vlastnit. Právo nakládat svým majetkem a tak podobně.

Veřejné služby takové, která je službou pro veřejnost, nikoliv službou sama sobě. Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi. Jednu technickou, po něm pan předseda Faltýnek. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, milé kolegyně, kolegové.

Děkuji. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Haló noviny. Přátelé, prosím vás, chtěl bych v prvé řadě poděkovat za to, že aspoň částečně zvítězil zdravý selský rozum a většinově jsme nepodpořili to, že člen vlády nesmí vlastnit majetek. Pokud se týká ostatních záležitostí, my jsme se o tom bavili, radili v našem poslaneckém klubu a v podstatě se domníváme, že je proti základním principům právního státu přijímat zákony, které mají regulovat chování pouze jednoho člověka. Chtěli jsme zákon, který zamezí skutečnému střetu zájmu politiků bez ohledu na jejich jména. Bohužel, to se nestalo.